Děkuji panu poslanci Pavlu Žáčkovi.

Pan poslanec samozřejmě ví, že jako ministr vnitra nemám personální pravomoc k jednotlivým policistům či vedoucím funkcionářům.

Děkuji.

Děkuji.

Tím mohu ukončit tuto interpelaci.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem písemně interpeloval pana ministra průmyslu a obchodu a také dopravy Havlíčka ohledně zvýšeného počtu nehod na železnici v letošním roce. Chtěl jsem znát zejména konkrétní kroky, které ministerstvo činí k tomu, aby do budoucna k takové četnosti havárií nedocházelo. Chtěl jsem s ním na to téma vést debatu i tady na plénu, což samozřejmě ve chvíli jeho nepřítomnosti není možné, proto bych chtěl požádat o přerušení tohoto bodu do doby přítomnosti pana ministra. Děkuji. Rozhodneme v hlasování číslo devadesát pět. Já zagonguji.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Dobrý den, děkuji za slovo.

Děkuji.

Hlasování číslo 96.

Děkuji za slovo.

Čili jeden den zpoždění zaplacených odvodů by neměl dle mého týmu právníků znamenat nutnost vracet úplně vše.

Děkuji za návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Tím jsme vyčerpali odpovědi na písemné interpelace poslanců a ukončíme tento bod projednávání.

Poté bychom případně projednali další body dle schváleného pořadu a těmi jsou zákony ve druhém čtení.

Ptám se, kdo se hlásí ke změně programu.